Tento nedostatek způsobí, že občané nebudou mít možnost plnit zákonné podmínky vrácení řidičského oprávnění, což může vést ke vzniku odpovědnosti České republiky za způsobenou škodu. Návrh zákona proto řeší postupný náběh tohoto nového institutu, kdy dojde nejprve k přijetí opatření právního, finančního, personálního, organizačního a administrativního charakteru, zejména k proškolení a akreditaci lektorů, a teprve poté bude povinnost absolvovat terapeutický program dopadat na občany.

Teď bych zde uvedl zásadní změny, které přináší tato novela zákona.

Ruší se podmínka absolvování kvalifikačního kurzu i navazující zkoušky pro lektory v případě osob, které již mají za sebou absolvování obdobného kurzu a zkoušky, a dochází k precizaci orgánů, které budou mít přístup do informačního internetového portálu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás požádal, abychom tento návrh zákona schválili již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jelikož je skutečně potřebný a je nezbytné, aby změny, které obsahuje, nabyly účinnosti před 1. červencem letošního roku. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Vážení kolegové, kolegyně, dovolte mi vás seznámit s dohodou všech předsedů poslaneckých klubů. Jedná se o 13. hodinu, na kterou jsme měli pevně zařazený bod odvolání pana Köppla. Tento bod bude posunut až po projednání bodu 106, to znamená, budeme pokračovat po 13. hodině projednáváním bodů 104, 106.

Nyní tedy prosím o slovo, aby se slova ujal pan zpravodaj pro prvé čtení Martin Kolovratník. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já v roli zpravodaje navážu na pana předkladatele, a jak bylo řečeno, tento tisk je navržen k projednání v takzvané devadesátce, tedy v zkráceném nebo zrychleném čtení, teď, vlastně během této chvíle, pokud tedy s tím budou všechny kluby souhlasit, respektive pokud nebude veto. K tomu se ale jako zpravodaj zatím nevyjadřuji z důvodu vyjádření nebo kvůli vyjádření a stanovisku, jsem přihlášen do řádné rozpravy, kde ho za malou chvíli sdělím. Teď tedy v roli zpravodaje pouze konstatuji, že tato novela zákona o provozu na pozemních komunikacích jde vlastně paralelně s jinou novelou.

Konstatuji, že pod návrhem jsou podepsáni kolegové z hospodářského výboru napříč politickým spektrem, nejsou tam tedy jen poslanci koaliční, ale po jednom i zástupci opozice, hnutí ANO a SPD, a za druhé konstatuji, že vláda k tomuto návrhu dala stanovisko neutrální, nechává tedy rozhodnutí na Poslanecké sněmovně. Ve zdůvodnění toho stanoviska ale konstatuje poměrně určité množství chyb a nedostatků, které asi tedy, usuzuji, že byly důvodem právě k tomu ne kladnému, ale neutrálnímu stanovisku, a vyzývá Sněmovnu k tomu, aby případně byly opraveny nebo napraveny. Tolik úvodní slovo zpravodaje. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Tesařík. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, přeji všem hezké odpoledne.

Rád bych jen doplnil a zdůraznil, že předkládaná novela vychází nejen z výstupu odborných jednání Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu jakožto budoucího metodického centra, ale zúročuje zkušenosti z již realizovaných a velmi úspěšných projektů zaměřených na rehabilitační programy, realizovaných Centrem dopravního výzkumu postupně v uplynulých třinácti letech.

Tam právě primárně směřuje tento legislativní návrh. Velmi zajímavé a příznivé výsledky přinesl například projekt Program pro agresivní a nedbalé řidiče pod záštitou Probační a mediační služby, který byl realizován v letech 2011 až 2016.

Je velice důležité, aby právní úprava zabezpečila efektivní nastavení systému terapeutických programů ihned od jejich spuštění.

Mezi stěžejní změny, které tady ta novelizace zavádí, patří oblasti, které tady již byly předřečníky citovány.

To promíjení úhrady považuji za nesystémové opatření, které významně snižuje preventivní efekt terapeutických programů a současně neúměrně zvyšuje personální a finanční náklady na jejich organizaci a realizaci. Finanční zátěž vzniklá odpuštěním úhrady by se tak mohla přenést na ostatní účastníky, jimž úhrada prominuta nebude, nebo by musela být sanována ze státního rozpočtu formou dotace.